Děkuji moc. Ten pocit, kdy někdo hovoří dlouho nebo nehovoří, to máme každý jiný. Já jsem navrhoval dvakrát třicet minut jako protinávrh.

Ono by to nebylo, pokud bychom v tuto chvíli nebyli v potvrzení trvání stavu legislativní nouze, což je velmi, velmi na vodě v rámci našich demokratických hodnot a principů, kterým věříme.

Pokud byste neprolamovali demokratické hodnoty naší společnosti, neohýbali zákony, my bychom rozhodně neobstruovali, ale protože vám jde o vliv a o moc, ne o jednotlivé věci, které mají pomoci občanům České republiky z hlediska zákonů, tak naštěstí tady máme konstruktivní opozici.